A tohle všechno jsem dokázala, byť těžce, ale nějak akceptovat a nějak pochopit.

Jenom slyším 90 % nemocenské, 80 % nemocenské, ale to je všechno o penězích. A kdybych i ty peníze nechala být stranou a řekla: ano, zadlužíme se, teď je to důležité, uvědomujete si třeba taky takovou praktickou věc, že ohrozíme i zaměstnanost, ohrozíme třeba personál v nemocnicích?

Nechci mluvit dlouho. Já vám řeknu jednu věc.

Děkuji vám.

Prosím, pane předsedo.

Požádali jsme při posledním jednání v lednu vládu o poměrně jednoduchá řešení, která se potom mediálně zúžila na to, aby byl nástup dětí do škol.